Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo doručeno jako sněmovní tisk 644/2. Předloženou zprávu uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Děkuji za slovo.

U kapitálových výdajů nejvíce vzrostly výdaje na spolufinancování společných programů EU a České republiky o 18,2 mld., na nichž se nejvíce podílely výdaje na operační programy Doprava, Podnikání a inovace, regionální operační programy a program Životní prostředí.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Václav Votava a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím pane poslanče. Děkuji za slovo.

Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015. Za druhé rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015 na vědomí. Za třetí rozpočtový výbor zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Prosím, pan poslanec Koníček. Vážený pane místopředsedo, kontrolní výbor se zabýval stanoviskem Nejvyššího kontrolního úřadu ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015 na své schůzi 14. ledna 2016 a přijal usnesení číslo 165, ve kterém vzal na vědomí stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015. Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k podrobné rozpravě a táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě budeme hlasovat o návrhu usnesení. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí.